Ano, jasně, byl jsem ve vládě. V menšinové vládě. Ano, řešili jsme to, ale neměli jsme tu sílu vlastně to protlačit. Ale bylo by dobré to vysvětlit, co se tam stalo.

Takže co se tam stalo? Proč to tak je?

Ale já chápu, že sehnat dobrého ředitele je problém.

Tu naši pozici jsem vysvětlil. Takže bych poprosil, abyste zase nezačínali nějaké debaty o tom, že...

Naopak my jsme to kritizovali. Kámoši.

Takže my, co říkáme?

Hlavně nechápu, proč stále Česká pošta uzavírá smlouvy. Vy jste se údajně na nějakém výboru vyjadřoval, pane ministře, že ty smlouvy už tam byly za Hamáčka. Možná byly.

Takže pokud souhlasíte s tím, že je to nesprávné, aby Česká pošta stále někomu dávala peníze, když tedy říkáte, že ji zachraňujete od bankrotu, tak by to mělo skončit, a ne že stále slyšíme, jak se tam dávají peníze zbytečně. To je jedno, jestli je to tam jsou milionové částky. Možná by bylo dobré celé to zveřejnit. Ne, ty smlouvy jsou tam stále začerněné.

Pošta má obrovské majetky.

Takže já jsem chtěl jenom říct, že historie České pošty začala vznikem Investiční a poštovní banky. Mluvil jsem o tom, je to škoda, už se to nedá napravit, bohužel.

Nerozumím tomu.

Protože my zkrátka ty informace nemáme. Takže za mě asi tolik.

vlastně to rozhodnutí ani nemělo být, protože jsem přesvědčen, že těch 300 poboček, pokud za tím nejsou nějaké úmysly nějakých realitních kšeftů, skutečně Českou poštu nespasí a ti komunální politici, i včetně politiků za pětikoalici, se rádi toho zhostí a ty služby budou poskytovat občanům dál. Než mu dám slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, dnes máme před sebou na programu schůze Sněmovny bod s názvem Situace na České poště. Hned na úvod za SPD řeknu, že odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejich provozních zaměstnanců.

Rušení poboček České pošty poškodí všechny občany a zejména seniory, a nejen ty. Dle hnutí SPD Česká pošta poskytuje nenahraditelnou veřejnou službu a její pobočková síť musí zůstat zachována.

Proti rušení poboček České pošty protestují i starostové a primátoři napříč republikou a celým politickým spektrem. Toto rozhodnutí poškodí zejména naše seniory, kterým zkomplikuje výběr důchodů a přístup k různým dalším službám veřejné správy, což jsou takzvané Czech POINTy, které by bylo možno ještě rozšířit o další služby.